Děkuji panu ministrovi.

Prosím nyní pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, o zprávu rozpočtového výboru. Pěkné odpoledne dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z jeho 14. schůze konané dne 23. října ve věci sněmovního tisku a návrhu zákona, který právě projednáváme.

Ty pozměňovací návrhy nebudu číst. Jsou uvedeny v usnesení, které jistě všichni máte k dispozici. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Radka Maxová. Pardon. Dal jsem přednost krásné dámě, ale je tu pán s přednostním právem. Prosím pana předsedu Občanské demokratické strany. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, když jsme tady na konci září projednávali vládní návrh velmi komplexních změn v daních z příjmů, upozorňovali jsme na to, že jde o poměrně velkou změnu celého systému daní a že to nemá žádnou jasnou koncepci a žádný jasný cíl. A tady zase máme znovu otevřenou daň z přidané hodnoty a ten návrh, který tady leží, je dalším jasným důkazem toho, že vláda žádnou koncepci nemá. Lidé očekávají od daňového systému především stabilitu, srozumitelnost, přehlednost, a my tady místo toho na základě vládního návrhu připravujeme už šestou změnu daňových zákonů v tomto volebním období. Tady máme na stole další novelu, která připravuje půdu pro opatření, které zkomplikuje život drobným podnikatelům a živnostníkům ještě více, a to je zavedení registračních pokladen, a vláda si pro to tady připravuje půdu tím, že zavede kontrolní hlášení.

A to znamená další papírování, další kontrola, další nedůvěra vůči občanům. Co to znamená v praxi. V praxi to znamená, že čtvrt milionu plátců DPH, kteří podávají výkazy čtvrtletně, tak budou nyní každý měsíc posílat hlášení o tržbách.

Ti všichni teď budou každý měsíc trávit tři a půl hodiny, to je odhad podle vládního materiálu, tím, že budou psát další zbytečné měsíční hlášení. Opět podle odhadů vlády to bude činit zhruba 1,4 miliardy korun ročně, které zaplatí podnikatelé. A samozřejmě pokud dojde k tomu dalšímu kroku, což je zavedení registračních pokladen, tak to bude znamenat náklady další.

Tak tady nám levicová vláda velmi dobře ukazuje, k čemu směřuje, protože toto je další evidence a evidence naprosto zbytečná. Nicméně my občanští demokraté, jak je naším zvykem, jsme se snažili přistoupit k tomuto vládnímu návrhu konstruktivně, a když už je otevřen tento zákon, tak přicházíme s dvěma pozměňovacími návrhy.

Přiznal to i pan ministr financí. Vláda oznamuje, že do dvou tří let chce zavést opět jenom dvě sazby. My nabízíme v době ekonomicky výhodných podmínek toto řešení hned a chceme, abychom měli jen dvě sazby a ta spodní byla na hranici 10 %.

Není podle nás žádný důvod pro to, abychom je zatěžovali novou byrokracií a ztěžovali jim jejich podnikání. Dámy a pánové, já věřím, že naše pozměňovací návrhy pečlivě zvážíte a že se k nim mnozí z vás připojí, protože když to uděláme, tak snížíme byrokracii pro živnostníky, drobné podnikatele, firmy a samozřejmě také zpřehledníme a zjednodušíme daňový systém pro všechny občany České republiky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem tu v minulém období předložil a prosadil některé v té době velmi kontroverzní věci týkající se zvýšení efektivity výběru daně z přidané hodnoty. Otázka vzájemného ručení nebo otázka seznamu neplatičů. Nebylo to nic, co by mě naplňovalo štěstím, nicméně předkládal jsem to s pevnou vírou, že toto zvýšení odpovědnosti těch, kteří mezi sebou obchodují, že si budou také dávat pozor, s kým obchodují, jestli je to seriózní partner, že přispěje nejenom k vyšší efektivitě výběru daní z DPH, ale že i je samotné ochrání před problémy, které plynou ze sekundární platební neschopnosti. Nakonec se to podařilo prosadit.